Výhody tohohle dne máme den pracovního klidu a volna. Je čas na důstojnou oslavu, zamyšlení nad tradicemi, protože podle tradic když se podíváte do první republiky, do RakouskaUherska a jiných dob, tak přijdete na to, že vždy se svátky dodržovaly. V naší zemi to tak vždycky bylo. Takže to jsou výhody toho státního svátku. Nevýhody a omezení, které dneska máme. Máme omezený provoz většiny zdravotnických zařízení. A teď bych vás kolegy zdravotníky rád vyzval: Pracujete snad v nemocnicích na plný výkon? Nejsou omezeny žádné operace? Nejsou? Takže praktičtí lékaři mají otevřeno, zubaři mají otevřeno, specialisté mají otevřeno. Omezený provoz všech zájmových spolků. Uzavřený provoz úřadů. Uzavřený provoz složek státní správy. Uzavřený provoz ministerstev, uzavřený provoz Sněmovny, uzavřený provoz škol, školek, jeslí. Kam asi většinou, když jsou v práci, dávají své děti? Do těch škol, školek, jeslí. Nemůžou. Musí oslovit svoji rodinu, aby se o jejich děti postarala. Tímto je moc nepodpoříme. Co je zajímavé, že je uzavřen prodej automobilů. Většina prodejců automobilů, přestože vytvářejí největší HDP a největší zisk v rámci naší České republiky, tak mají zavřeno. Myslím si, že je důstojné se zabývat myšlenkami, které tady byly odjakživa. To znamená, že v neděli se nepracovalo, chodilo se do kostela a svátek se ctil. Jeden z navrhovatelů byl součástí strany, která toto celou dobu propaguje a za jeho předsednictví i propagovala. Argumenty navrhovatelů odměna a peníze. Přečtěte si zákoník práce. Zaměstnanci náleží za práce ve svátek v první řadě možnost čerpat náhradní volno. Někteří, kteří mají nepravidelnou pracovní dobu, a já jim říkám takzvaní ksindlové, tak plánují pravidelně pracovní dobu tak, aby na svátek vyšlo zaměstnancům vždycky den pracovního volna. Takže pak jim ten svátek nikdy nezaplatí. Takže tím byste se měli zabývat a možná že byste nastavili více rovnosti mezi námi všemi. Opravdu chcete stavět právo a svobodu jedné firmy nad právo a svobodu tisíce rodin, právo a svobodu podnikat nad právo a svobodu mít ve svátek volný den tak, jak je v zákoně stanoveno? Opravdu chcete stavět právo a svobodu několika zahraničních vlastníků, kteří veškerý zisk vyvedou mimo republiku, nad právo a svobodu českých občanů a firem? Navržená úprava další argument. Navržená úprava dopomáhá těm, kteří mohou mít otevřeno, nakoupit suroviny a zboží. Tento argument nemá svůj reálný ekonomický ani sociální podklad. Žádný podnikatelský subjekt nezatíží svůj podnikatelskou činnost nebo svůj podnik žádným úkonem, pracovní dobou, pozváním lidí do práce tak, aby zhoršili už tak špatnou ekonomickou situaci v den svátku. Protože ve svátek je běžné a v létě nedosahují obraty těchto obchodů, které mají ve svátek otevřeno, ani 30 procent běžného dne, kdežto mzdové náklady jsou dvoj až trojnásobně vyšší. Nechce zatěžovat rodiny spolupracovníků zbytečným nástupem do práce v den svátku. Prostě žádná firma, která zaměstnává lidi, tak si váží svých zaměstnanců a nechce zatěžovat zbytečně jejich rodiny tím, že manželky nebo otcové nebo známí budou v práci.

Opravdu chceme stavět právo a svobodu jednotlivců nad právo a svobodu většiny národa? Našich spoluobčanů? Pokud ano, tak jim to prosím řekněme rovnou, že je nám jedno, že vaše děti budou trávit bez svých rodičů. Je nám jedno, že nemáte možnost důstojně oslavit svátek. Je nám jedno, že v době, kdy většina národa slaví a odpočívá, vy musíte do práce. Je to úsměvné. Opravdu je to úsměvné. A já bych vás chtěl jen poprosit, zvažte dobře své rozhodování, jestli opravdu chcete stavět právo a svobodu našich občanů nad právo a svobodu jedné firmy. Děkuji za pozornost.

Prosím, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Začnu asi úplně obyčejně. Vážený pane kolego jménem pana předsedajícího, podle mě žijete úplně mimo realitu.

Takže je to o tom, že ten výkon je ještě mnohem větší, když už se o tom budeme bavit. Druhá věc, co se týká nejmladší generace, a já ty lékaře zaškoluji.

Ta nejmladší generace to bere jen jako volno. A já mám problém je do těch služeb i dát. A v tuto chvíli to je tak, že za nějakou dobu budeme rozhodovat, že ty lékaře tam budeme muset nechávat, protože jinak neobstarají ty pacienty. To o tom vůbec není.